Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka, pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, mám ještě jednu prosbu na pana ministra. Tento zákon řeší základní nápravu chyb, které se staly v minulosti, ale neřeší jednu ještě důležitou věc, a to je nápravu toho, aby sestry měly registrace. Podle úrovně vzdělání mají sestry registrace. Každé zdravotnické zařízení, pokud chce vykonávat svoji činnost, potřebuje registrované sestry a ty musí splňovat určité podmínky vzdělání a praxe.

A ti, kdo nemají příslušné vzdělání, tak musí za nemalé prostředky a nemalý čas, který do toho musí vložit, studovat, aby získali titul registrované sestry. Dá se to řešit administrativně přes Ministerstvo zdravotnictví, ale je to velmi náročné. Proto prosím pana ministra, aby se tuto záležitost snažil dořešit. Já vám děkuji, pane poslanče, za dodržení času. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Miloslava Rutová. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, vážení kolegové. A řeknu vám hned, z jakého důvodu. Já jsem dvacet let pracovala s postiženými dětmi a bylo tam dostatek těch dětí, které bohužel měly tuhle poruchu autistického spektra.

Mají sice své asistenty, ale práce s nimi je opravdu velice, velice těžká. A já bych vás moc poprosila, pakliže je možnost ty děti usměrnit jiným způsobem než léky, jestli bychom mohli tento pozměňovací návrh podpořit. Děkuji vám. Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní po bloku faktických poznámek vystoupí v rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já se v první řadě ještě krátce vyjádřím k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Kasala.

A jestliže my v tuto chvíli do zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků dáme jenom tuto jednu výseč, tak to považuji za nesystémové a v budoucnu problematické. Takže z těchto důvodů, nikoliv kvůli tomu, že bychom tuto metodu odmítali. Vůbec ne. Ale myslím si, že to řešení nových moderních metod diagnostiky a léčby autismu je potřeba nachystat komplexně, a nikoliv pouhou výsečí. A já chci vyzvat pana kolegu, aby případně ještě s kolegy v Senátu zapřemýšlel. A myslím si, že pokud on tady nějakým způsobem a možná mě vaším prostřednictvím, pane předsedající, opraví jakoby trošičku zlehčoval to stanovisko českých dětských psychiatrů, tak si myslím, že tohle bychom dělat neměli.

Asi si nebudeme namlouvat, že tomu tak již není. Ale to, co skutečně může ohrozit do budoucna kvalitu zdravotní péče v České republice, to jsou personální problémy. My musíme dělat řadu dalších kroků k tomu, abychom dokázali namotivovat mladé lidi k tomu, aby měli zájem pracovat ve zdravotnictví. A není to jenom o finančních prostředcích. A práce zdravotníka patří mezi ta těžká povolání. Tudíž pokud nezlepšíme nejenom finanční, ale i společenskou prestiž zdravotnických povolání, tak se z té velmi svízelné situace z hlediska nedostatku personálu nedostaneme. Takže můj apel na Ministerstvo zdravotnictví je, aby kromě této novely, na které odvedlo velkou práci, a je to určitě prvním krokem k tomu, aby se situace v oblasti nelékařského personálu zlepšila, aby hledalo další koncepční kroky k tomu, abychom nakonec neřešili doopravdy velkou krizi zdravotnictví právě z hlediska toho personálního nedostatku. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem říkal, že je to systémové řešení. A mě to velmi překvapuje.

A my plníme v zásadě to, co nám uložila vláda.

My jsme tu problematiku řešili dva roky.

A teď co se týká obecně. To je obecné zavedení vzdělávání do našeho systému. Takže nepleťme si pojmy v tomto případě. Já vám děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím. Děkuji za slovo. Já jenom v krátkosti.

Tohle je nedůstojné pro naše sestry. A já bych vás chtěla požádat, abychom už tuto diskusi ukončili a šli hlasovat a posunuli tento zákon dál. Děkuji vám za všechny sestry. Já vám děkuji, paní poslankyně. Byla jste poslední vystupující, takže se splní vaše přání, že rozprava bude ukončena. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit. Jestliže ne, tak tedy rozpravu končím.